Poprosím pana poslance Jana Pošváře, aby přednesl ústní interpelaci na ministra životního prostředí Richarda Brabce, a zahájil tak blok odpovědí členů vlády na interpelace poslanců. Děkuji za slovo.

Již deset let pracuje Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství na protierozní vyhlášce. Podle pořadu

Znamenalo by to zachování současného neutěšeného stavu. Na postup s přípravou vyhlášky jsem se již před měsícem obrátil na Ministerstvo zemědělství, které mi odpovědělo, že je to pouze v kompetenci vašeho ministerstva, a neposkytlo žádné další informace. Kdy bude vyhláška zveřejněna a na kdy je plánována její účinnost?

A za čtvrté.

Děkuji za odpověď. Další v pořadí je pan poslanec Jiří Mihola, který je, doběhl, stihl, bude moct položit otázku k interpelaci na pana ministra školství Roberta Plagu.

A pak jsou tady oprávněné obavy učitelů, z nichž mnozí věkem patří do rizikové skupiny. Jak jsme na tom, pane ministře, s ochrannými prostředky a pomůckami pro učitele i pro žáky? Mluvil jsem na to téma a žádal, abychom byli připraveni už na jaře. Vzniklo nějaké grémium mezi zřizovateli, asociacemi škol, ministerstvem a dalšími odpovědnými? Vím, že jste teď říkal, že je to záležitost zřizovatelů, ale nemůžeme si dovolit tady pingpong, kdo za to může, ale musíme zajistit ochranné pomůcky pro učitele i pro žáky.

Děkuji.

Když namísto jedničky vám stačí umět na čtverku a výsledek uspěl je stejný, znalosti všech, kteří se chystají, budou nižší. Vaše vyhláška vede české školství ke snížení úrovně maturity, a tím k celkovému poklesu vzdělanosti našich studentů, což koneckonců díky covidu vnímáme už dostatečně.

Děkuji.

Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já se chci zeptat paní ministryně, jakým způsobem řeší tu pokračující situaci ohledně auditu Evropské komise. Vlastně doteď Poslanecká sněmovna nedostala informace o tom auditu, který provádí Evropská komise ve věci střetu zájmů, toho, že máme premiéra, který kromě toho, že je oligarcha, tak má také mediální domy a také současně vykonává svoji politickou funkci.

Takže mě by zajímalo, jestli paní ministryně to nějak řeší. Možná že to je prostě celosvětové spiknutí.

Děkuji.